Já vám děkuji. Děkuji za slovo. Já se vrátím v diskusi ještě kousek zpátky a vaším prostřednictvím bych zareagoval na pana ministra.

Já jsem byl jedním z těch poslanců, kterých se to týkalo. Já za celé minulé volební období jako člen veřejné správy nedostal jeden jediný tisk. Poté, co jste na to byl upozorněn, tak mi byl přidělen sněmovní tisk, o kterém se dopředu vědělo, že nepůjde na plénum. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Vondráček a připraví se paní poslankyně Klára Dostálová. Děkuji za slovo.

A je tam číslovka, 10 miliard celospolečenských nákladů ročně může být ušetřeno v případě, že bude postupováno podle stávajícího zákona.

Kolik tato vláda zrušila?

Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Klára Dostálová. Děkuji. Já se tedy omlouvám, ale pokud tedy fakta, tak fakta, ano?

No, a jaké zjištění, když nový stavební zákon potřebuje místo 13 000 lidí jenom 5 až 6 000, což je zhruba samozřejmě kolem těch 40 %, takže se tam prostě ideálně dostáváme. Takže my jsme naopak tím průzkumem byli velmi potěšeni. Druhé, co jste tady řekl, pane ministře dopravy modely Ministerstva vnitra. Jenom znovu říkám, že zhruba 4 miliardy už dneska se platí za výkon přenesené působnosti v oblasti stavebního práva, náš model 4,1 miliardy korun. Vy neustále říkáte 20 miliard, ale to tam Ministerstvo vnitra dalo poznámku, že by se musely všechny stavební úřady stavět znovu na zelené louce. Děkuji.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající, že jsem se dočkal. Výhoda pro všechny přítomné je, že už jsem zčásti zapomněl, co jsem vlastně všechno chtěl říkat během té rozpravy.

Mimochodem, pane kolego, 25 novel utrpěl stavební zákon a výsledkem je frustrace nás všech. Myslím si, že v této zemi není člověk, kterému by nevadilo, že ty formální, navzájem podmíněné procesy se spoustou razítek trvají neúměrně dlouho a brzdí rozvoj. Zaznělo tady od kolegyně slovo paskvil, já bych tedy se přidal do diskuse s termínem, že považuji ten materiál, který projednáváme, a ten návrh za zákonodárný zločin.

Rád bych promluvil trochu, zklidnil tu debatu, řekl si to svoje, a chtěl bych se zaměřit na legitimní očekávání a právní jistotu v České republice. Na začátek si s dovolením neodpustím citaci ze strany 52 tuším, ano programového prohlášení této vlády, která napsala: